Vás, ostatní kolegy, opět protože už to znáte, není to poprvé vás poprosím o 10, 15 minut přerušení jednání, než si s panem Volným poradí zasahující policie.